Těch témat je tam mnoho.

Jinak jestli není definované datum, tak mám za to, že je tím myšlena lhůta 30 dnů, ale poprosím pana ministra zemědělství, aby tuhle domněnku buď potvrdil, nebo vyvrátil.

Tato vláda se k této odpovědnosti zatím nehlásí a doposud se nepřihlásila.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Avizuji tento návrh v obecné rozpravě.

Děkuji.

Takže ve volebním období 2014 až 2017 byla ustanovena pracovní skupina, která se zabývala problematikou a okruhy, které měly být ukotveny v tomto zákoně, a já jsem byla pověřena vedením této skupiny.

Bylo uspořádán bezpočet kulatých stolů, kterých se účastnili vždy zástupci Ministerstva zemědělství, Potravinářské komory, Agrární komory, a k těm kulatým stolům byli přizváni mnohdy i zástupci jiných ministerstev, kterých se ten zákon částečně mohl dotýkat, a podíleli se na jeho tvorbě. Bylo to Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí včetně kontrolních organizací, které se zabývají dohledem nad dodržováním zákona o významné tržní síle, což je samozřejmě ÚOHS, SZPI a Státní veterinární správa.